Jak říkal jeden významný ekonom, skoky patří do tělocvičny, ale nikoliv do ekonomiky.

Víte proč?

To je expertní stanovisko ze zdrojů pojišťoven.